Děkuji panu poslanci Klánovi.

Podívejte se. Pevně zařazené body, žádné překvapení. Já nechci trápit pana ministra kultury, který jediný poctivě plní povinnosti člena vlády v Poslanecké sněmovně.

Pokud je to legálně, tak je to v pořádku.